A jenom asi k tomu představování: skutečně jsem chtěl zmínit, že spousta věcí, o kterých zde paní předsedkyně výboru Dostálová hovořila, je v tuto chvíli ve stávajícím zákoně řešena.

Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.

Vím, jaké překážky tam obce mají, jak je velký ten problém, a vůbec nechápu, kde berete jistotu, že když to bude v rukách čistě státních úředníků, že se situace o 180 stupňů změní.

Měli to komplikovanější, ale pokud byla vůle, tak se k tomu prostě dobrat mohli. Samozřejmě museli překonat bezpočet překážek, které ale nejsou ukotvené ve stavebním zákoně, ale v další související legislativě, a pokud i tohle neodstraníme, budeme pořád bojovat se stejným problémem. No, problém se zastupitelností se objevil přesně v okamžiku, kdy přibyla nová razítka, a ti úředníci prostě nebyli, aby to zvládali. Takže říkáte: My jsme tedy vytvořili problém a teď najednou máme parádní argument k tomu, to od základu překopat, protože najednou se tady objevil obrovský nával na některých úřadech, tak potřebujeme zastupitelnost, a tak jako klíčový princip zajistíme zastupitelnost. Pohled z praxe, z reality v mnoha případech ta zastupitelnost je komplikovaná sama o sobě, protože není dost dobře možné snadno nahradit pro znalost toho území úředníka z jednoho konce republiky úředníkem z druhého konce republiky. Prosím, postupujme opravdu se znalostí té problematiky, s vědomím toho, že každá ta stavba roste v konkrétním, zcela konkrétním místě. A co má přinést ona digitalizace stavebního řízení, je například také zajištění kontinuity rozhodování, to, aby se nelišily jednotlivé názory úředníků v různých oblastech státní správy. Děkuji mnohokrát za dodržení času. Máme zde další přihlášené tři faktické poznámky, první paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se Klára Dostálová a pan ministr Ivan Bartoš.

Vy říkáte, že nejsou znalí toho prostředí. Víte, ono když jste stavař, tak dostáváte nějaké podklady a stavaři samozřejmě jsou schopni se podle těch podkladů rychle zorientovat.

Pokud to neumí, tak ten úředník tam nemá co dělat! Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Děkuji. Já opravdu jenom rychlou reakci na pana kolegu Kupku. Za prvé, snad se nebudeme přít o tom, že stát má určitě asi větší finanční možnosti i větší personální kapacity než obce, takže ty černé stavby by asi pro stát nebyly zase tak strašlivý problém, ale souhlasím s tím, že je potřeba upravit i legislativu a tak dále.

Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Já jenom bleskově. Já jsem to uváděl několikrát jako příklad.

Takže jen řekneme, že tady někde bude jedna věc, jedno právo a tím to automaticky propadá směrem dolů. Mám čerstvou informaci z úřadu pro paní poslankyni Peštovou.

Zatím mi připadá, že tam není tolikero zásadních připomínek, a třeba od Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu máme zákon bez připomínek, což je pro mě poměrně důležité. A možná poslední věc: když jsme tu ten návrh, který teď předkládáme, tu věcnou novelu, i tuto, připravili na ministerstvu, ano, ve spolupráci s odborníky z dalších ministerstev, a tak když jsme jako opozice předkládali komplexní pozměňovák, my jsme neměli miliony na to, abychom psali pozměňovací návrh, stejně jako u práva na informační službu jsme pak ve spolupráci s ministerstvy dopracovali i zákony DEPO, ty všechny prováděcí, s Ministerstvem vnitra a dodali jsme to jako celek. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, nic není černobílé. Chápu, že všichni chceme zrychlit, zefektivnit, zlevnit stavební řízení. Ten zákon samozřejmě obsahuje, nebo ten původní, ta původní předloha, řadu velmi zajímavých a důležitých a prospěšných pasáží, ale v řadě věcech se prostě mýlí a k požadovaným cílům nepovede.

Oni zůstanou v té obci, protože tam mají uplatnění.

Jinými slovy, ten stavební úřad zanikne.